Dále se předkládají k vyjádření souhlasu s přístupem Protokol a Dohoda. Vláda předkládaný materiál projednala dne 9. prosince 2019 a svým usnesením vyslovila souhlas s přístupem České republiky k Protokolu a k Dohodě a s ratifikací úmluvy a její změny. Vláda České republiky návrh na vyslovení souhlasu materiál předložila oběma komorám Parlamentu v roce 2020.

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky i přes to, že byl tento bod několikrát zařazen na program jednání, návrh v minulém funkčním období neprojednala. Takže to jsme se podívali na to, jak vypadá a proč máme zařazený tento zákon. Budeme hlasovat samozřejmě pro přistoupení k této Dohodě a pro tuto ratifikaci a hnutí SPD s tím dává a bude svým hlasováním dávat souhlas. Děkuji, pane předsedo.